Původní předloha, přestože byla několikrát novelizována, v dnešní době už zcela nevyhovuje nové unijní úpravě, která obsahuje některé nové prvky či podrobnější pravidla pro uplatňování výjimek a omezení práv, výkon práv a podobně, a proto je z pohledu českého práva novelizace tohoto zákona nezbytná. Jedním z důvodů novelizace je i velký posun u moderních technologií.

První verze Facebooku vznikla až o čtyři roky později, a to tady nemluvím o dalších platformách, které zveřejňují obsah spadající pod ochranu autorského práva.

Bohužel jsme to v minulém volebním období projednat nestihli.

Cílem této navrhované úpravy je tedy přizpůsobit již existující právní rámec nové unijní úpravě. Nejde však o směrnice a úpravy, které by byly samoúčelné a byly jen kopírovány z Bruselu. Bezesporu povedou ke zlepšení postupů při poskytování licencí k užití obsahu, který je chráněný podle autorského práva, a zlepšení jeho dostupnosti, a to i přeshraničně. Přizpůsobí také právní úpravu využívání autorských práv pro účely vědy a výzkumu, pro účely takzvaného digitálního vzdělávání i pro účely digitalizace a uchovávání kulturního dědictví. Celkově je cílem dosáhnout dobře fungujícího trhu pro obsah, na který se vztahují autorská práva, a zvýšit v této oblasti mezinárodní konkurenceschopnost.

Dále bude v tomto prostředí panovat obecně větší právní jistota a ochrana.

Bude mít také dopady i na podnikatelské prostředí, kde budou jasnější pravidla pro sdílení obsahu online. O tom tady bude ještě určitě mluvit kolega.

Ale zároveň věřím, že potřebu přijetí tohoto zákona cítíme všichni a že se nám podaří při jejím schvalování najít společnou řeč. Zároveň určitě dojde k projednání tohoto tisku ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. A možná vzhledem k zaměření tohoto zákona bych i poprosil předsedu podvýboru pro kulturu, zda by neuvážil, že bychom tento tisk projednali i na podvýboru pro kulturu. V tuto chvíli vám děkuji za pozornost a budu se těšit na další projednávání tohoto zákona. Dovolte, abych vás rovněž pozdravil a abych pokračoval v řízení schůze.

Pane poslanče, máte slovo, děkuji.

Hodně bylo řečeno a já se opět pokusím vybrat nějaké věci, které nebyly, a soustředit se na jednu konkrétní oblast.

Obě směrnice jsou součástí reformy unijního autorského práva, která byla nastartovaná. Byla vytyčena ve strategii pro jednotný digitální trh v květnu roku 2015. Cílem obou těchto směrnic je modernizace unijního autorského práva a dosažení dalšího stupně harmonizace vnitrostátních právních předpisů členských států Evropské unie a evropského hospodářského prostoru, týkající se autorského práva a práv s ním souvisejících v oblastech upravených výše uvedenými směrnicemi Evropské unie. Přestože řada ustanovení ve výše zmíněných nových směrnicích Evropské unie je přinejmenším částečně, v některých případech ve značné míře již obsažena ve vnitrostátním právním řádu České republiky, konkrétně v autorském zákoně a v občanském zákoníku, přesto je nezbytné v rámci plnění povinností vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii některé detaily nové unijní právní úpravy do vnitrostátního právního řádu doplnit. Stejně tak je nutno doplnit ta ustanovení směrnic, která zatím v právním řádu České republiky obsažena nejsou vůbec.